Živnostníci. Ekonomické subjekty se dnes potýkají s nedostatkem finančních prostředků.

Mimořádná opatření vlády ale nejsou klasickým rizikem podnikání, proto jsou nutná další opatření a další dostatečné mimořádné kroky ze strany státu, aby za prvé tyto ekonomické subjekty ekonomicky přežily nouzový stav, a za druhé, aby po skončení krize pouze neplatily vzniklé dluhy a závazky, ale také mohly nakupovat, zaměstnávat a opět investovat do rozvoje podnikání. Naše společnost a naše hospodářství potřebuje, aby těch subjektů, které přežijí a budou fungovat, bylo co nejvíce. Je to dostatek disponibilních finančních prostředků a prevence proti druhotné platební neschopnosti a také určitá, řekněme, administrativní náročnost a byrokracie spojená s dosavadními programy, jako je přímá podpora Antivirus, pro kterou také potřebují firmy dostatek prostředků, a COVID, která je ale podporou nepřímou, která mnohdy vede k tomu, že po skončení mimořádných opatření může dojít ke kumulaci dluhu na straně podnikatelských subjektů.

To znamená, že by se výpadek neprojevil v celkové bilanci státního rozpočtu za rok 2020, ale zabezpečil by více finančních prostředků v těch nejbližších měsících na účtu podnikatelských subjektů a pomohl by v jejich cash flow. Mnohdy je totiž efektivnější lidem peníze nechat, než je složitě vybírat a přerozdělovat. A v dnešní situaci je to pro mnohé otázka bytí i nebytí. Můj druhý pozměňovací návrh rozšiřuje možnost kompenzačního bonusu i na mikropodniky, drobné podniky, které mají do devíti zaměstnanců včetně, tedy včetně třeba jednočlenných eseróček. Jsou to mnohdy malé rodinné podniky, na kterých je závislé živobytí celé rodiny, nebo jsou to třeba malé hospody, kavárny, malé butiky a podobně. Podobné náklady mají i tyto malé mikropodniky a potýkají se i s podobnými problémy a z důvodu administrativní náročnosti, nebo i třeba nedostatku aktuálních prostředků na výplatu zaměstnanců nemohou prakticky žádat z programu Antivirus.

Proto navrhuji podporu rozšířit i na tyto mikropodniky. Je to logické. Pokud je chceme udržet naživu, chceme, aby zachovaly pracovní místa, aby co nejrychleji znovu fungovaly, je to pro stát a daňového poplatníka ve finále levnější než dlouhodobě platit armádu nezaměstnaných na úřadech práce a nemít z nich žádný daňový příjem, žádný příjem do sociálního a žádný příjem do zdravotního pojištění. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pěkný podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my za prvé jako klub Pirátů velmi vítáme, že vláda předložila tento návrh. Škoda, že nepodpořila už návrhy opozice, aby ten bonus automaticky trval déle, nicméně i tohle je řešení, které nakonec těm potřebným pomůže. Takže rozhodně vítáme ten tisk jako celek a určitě ho podpoříme i za předpokladu, že neprojdou naše pozměňovací návrhy, přestože si myslíme, že by tomu tisku prospěly. Podáváme čtyři pozměňovací návrhy, některé z nich spolu s dalšími stranami a dalšími poslanci.

A tady je potřeba zdůraznit, že ten základní protiargument sociální demokracie proti tomuto tisku už dneska neplatí, protože už uplynuly lhůty, dokdy musí společnosti za tyto zaměstnance peníze odvést.

My si uvědomujeme, že tato skupina by neměla dostávat tak velkou podporu jako živnostníci, a proto navrhujeme 300 korun na den oproti pětistovce na den, kterou dostávají živnostníci. Takže toto je jeden pozměňovací návrh, kde vás žádám o podporu. Dále navrhujeme podporu pro jednočlenná eseróčka za určitých podmínek. Dále navrhujeme podporu pro lidi, co mají souběh živnostenského oprávnění a zaměstnání. Chceme to vrátit před ten nešťastný pozměňovací návrh, který přijala Sněmovna minule, když jsme toto projednávali.

V rámci tohoto jsme podali společně s řadou dalších poslanců aspoň kompromisní návrh, který aspoň pro lidi, kteří mají to zaměstnání vedlejší jako pedagogickou činnost, tak aby aspoň ti dostali podporu, aby lidé, kteří se živí jako profesionálové v různých oborech a pak jdou na malý úvazek učit, typicky na střední nebo na vysoké školy na několik hodin týdně, kvůli tomu malému úvazku nepřišli o celou Pětadvacítku, což se dnes bohužel děje. Doufám, že aspoň tahle drobnost by mohla projít, přece jenom to budou tisíce lidí, co dík tomu získají nárok na podporu.

Na mě se obracejí lidé s tím, že jim to Finanční správa zamítá. Ona tvrdí, že nárok mají už dnes. Tak prosím aspoň o to, aby prověřila ten podnět, co jsem jí poslal, případně aby podpořila i tento pozměňovací návrh, ať je to zcela explicitní. Děkuji.

Paní ministryně, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám představil dva pozměňovací návrhy.

Není to pořád stejné.